Uvedu pro zajímavost několik čísel.

Proto podporujeme tento návrh zákona, který flexibilně řeší problémy s nemocnými a pozitivně testovanými žáky na lokální úrovni bez nutnosti plošných opatření.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo.

Také děkuji.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolil bych se ještě na návrh zákona podívat očima navrhovatelů a trochu ho podrobit kritice, přestože jsou to věci, se kterými ve své podstatě souhlasíme, ale samozřejmě jsou tam i věci, které si myslím, že by v tom zákoně být neměly. Za prvé je to zhodnocení současného stavu. Jaký je současný stav?

Děkuji mnohokrát a omlouvám se vám, pane předsedo. Nic se neděje. Děkuji aspoň panu ministrovi školství, že tady sedí, aby si to vyslechl, protože je evidentní, že nikoho dalšího z jeho vlády školský zákon nezajímá.

V méně závažných situacích nebo v případě, že provoz školy není možný z důvodu personálního nedostatku pedagogů díky jejich karanténě, provede místně příslušná krajská hygienická stanice individuální posouzení a doporučí po dohodě s ředitelem školy případný jiný režim uzavření školy nebo školského zařízení. Platí tedy, že i orgány ochrany veřejného zdraví počítají s tím, že v některých případech bude při řešení důsledku epidemie přistupováno k využívání nástrojů podle školských předpisů. Orgány ochrany veřejného zdraví uplatňují své pravomoci primárně z hledisek zdravotních. Mohou však nastávat situace, kdy například vlivem důsledků epidemie covid19 bude ovlivněna možnost zabezpečovat výuku.